Můžeme se tady handrkovat o to, kdo nedorazil, kdo dorazil, ale to, co si myslím, že potřebujeme, pokud má mít institut písemných interpelací smysl, je, aby tady byli zodpovědní ministři. A zkrátka v tom vidím poměrně velký deficit. Nechci to tady říkat, aniž bych měl v ruce konkrétní data, proto jsem požádal organizační odbor, aby nám zpracoval konkrétní sjetinu, ze které potom můžeme vyvodit, nakolik je to oprávněné či neoprávněné, a potom by se to mělo postoupit na grémium Poslanecké sněmovny, které přijde s návrhem řešení.

Předám řízení schůze.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pěkné dopoledne.

Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 490, což jsou ústní interpelace. Samozřejmě se ptám, zda má někdo z poslankyň a poslanců zájem vystoupit k pořadu schůze.

Proto jsem považoval vystoupení pana kolegy Michálka za víc než mírné a divím se, že jindy ostří kolegové asi byli tak překvapeni, že nebyli schopni reagovat adekvátním způsobem. Opravdu, nezlobte se na mě, tohleto je věc, která je proti Ústavě České republiky! Právo interpelace je ústavní právo poslance, a jestliže se tomu vyhneme faktickým krokem, že ministři nebudou chodit na interpelace, tak se zhorší situace v té Sněmovně tak, že už neprojednáme do konce volebního období vůbec nic. Nezlobte se na mě, tohle se stalo opravdu poprvé! Děkuji. Pan předseda Bartošek. Děkuji. Já navážu na pana místopředsedu.

Děkuji.

Věřím, že návrhy na změnu dalšího jednání mohou počkat. Ano, pane předsedo. Já jsem přeslechl vaši žádost.

Na základě dohody s předsedou Poslanecké sněmovny nechť tedy doběhnou návrhy na změnu pořadu schůze, odhlasuje se případně změna pořadu nebo doplnění pořadu schůze a poté před otevřením prvního bodu požádám o přestávku 20 minut, kterou žádám předsedu Sněmovny, aby svolal. Ano, rozumím. Takže ještě jednou je někdo, kdo se hlásí k pořadu schůze? Není. Takže máme schválený pořad schůze a v tuto chvíli vyhlašuji přestávku v délce 20 minut, to znamená, že jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat v 11.25 hodin.